Odpoledne projednáme bod 343, což jsou ústní interpelace. Než přejdeme k programu schůze, tak ještě přečtu další omluvenky. Pak pan poslanec Michal Kučera se omlouvá z pracovních důvodů, pracovní cesty. Pan poslanec Lukáš Pleticha se omlouvá z pracovních důvodů.

Paní poslankyně Marie Benešová se omlouvá dnes z pracovních důvodů.

Pan poslanec Ladislav Okleštěk se omlouvá dnes i zítra z pracovních důvodů.

Prosím, ptám se, kdo se hlásí k pořadu schůze. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Je to třetí čtení, na které se nedostalo ve středu, tak je to, věřím, logické a bezproblémové zařazení.

Prosím o vaši podporu. Děkuji. Děkuji. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolil bych si přednést také jeden návrh na změnu pořadu schůze týkající se zítřejšího dne.

Předběžně jsem tuto věc konzultoval. Mám informaci o tom, že snad je určitá širší shoda na podobě tohoto zákona a projednávání by mělo být celkem bezproblémové. Paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, přicházím spíše s takovým podmíněným návrhem, který se vztahuje k programu této schůze.

A já předstupuji se žádostí, když jsem slyšela navrhovatele pana Miholu, který už chce některé body zařadit na zítra ráno, tak z obavy, že nedojde k projednání toho bodu, té žádosti o vyslovení souhlasu, dnes, tak jsem chtěla požádat Poslaneckou sněmovnu, aby zařadila tento bod zítra jako první bod.

Jenom tedy avizuji, že tohle tady zůstává viset ve vzduchu.